Druhá věc je, že zajímavá je otázka z čerpání z fondu prevence.

Je to záležitost, která je pochopitelně zarážející. Je mi jasné, jak se tvoří fond prevence, je to prostě výpočet, nicméně přece jen k zamyšlení by mohlo být i to, jak tento fond prevence upravit, aby odpovídal požadavkům společnosti, poněvadž prevence je základem nejen pochopitelně zdraví společnosti, ale také je základem pro to, aby se geometrickou řadou nezvyšovaly náklady na zdravotní péči, což se dá očekávat.

K zamyšlení je ještě jedna věc, a to je ta, že v některých pojišťovnách klesá počet pojištěnců, ale přitom narůstá počet zaměstnanců. Asi by bylo vhodné provést personální audity. Toto všechno bylo projednáváno na zdravotním výboru a zdravotní výbor došel potom hlasováním k usnesení.

za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pokud se podíváte, tak na schodku minus 2,25 miliardy korun se nejvíce podílejí právě pojišťovny: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Zde Ministerstvo zdravotnictví konstatovalo, že nový návrh vychází z reálných údajů o úhradách České průmyslové zdravotní pojišťovny poskytovatelům zdravotních služeb a respektováním parametru úhradové vyhlášky dojde v průběhu roku 2014 ke snížení rezerv finančních prostředků České průmyslové zdravotní pojišťovny vytvořených v minulých letech.

To je k České průmyslové zdravotní pojišťovně.